Protože nejsem přesvědčen o tom, že nějaké plošné řešení, které je tady teď navrhováno, je tím správným.

Takže znovu říkám, je dobře, že tuto debatu otvíráme. Doufám, že jí otevřeme skutečně pro celou Poslaneckou sněmovnu a nejenom pro ty s tím přednostním právem. A za Starosty nabízím pomocnou ruku k řešení tohoto problému a k tomu, aby byl vyřešen skutečně ne v závěru, to znamená ve chvíli vyplácení mnohdy přemrštěných dávek, ale co možná už v tom základu, který k tomuto vyplácení vede. Já děkuji. A prosím pana předsedu Bartoše. Připraví se místopředsedkyně Aulická. Vážené kolegyně, vážení kolegové, já se tedy omlouvám, že si beru podruhé dnes toto přednostní slovo. Já si nemyslím, že tahle debata, která se tady vede a děkuji paní ministryni, že zde vystoupila je pro ty poslance, kteří tady sedí.

A my se bavíme o velmi rychlém postupu ve věci tohoto zákona. Já jsem tedy zaznamenal třeba zajímavá čísla, a protože tu důvodovou zprávu k tomu jsme studovali, tak mně dost vadí, když se tady v předchozím... vlastně jednou větou, bavíme o tom, že vlastně ta maminka má nějakých 7 200 na dvě děti a to jí stačí.

Já jsem ve své úvodní řeči jasně položil otázku, která se týkala personální náročnosti na úřady práce. Budou provádět ta opatření, která mají ušetřit 1,2 mld., nikoliv několik miliard? Máme my ty lidi, když v současné chvíli, a byla to velká otázka před volbami, nejsou ani peníze na výplaty sociálních pracovníků v regionech? Já jsem také ze severu. Jezdím do Děčína. Vím, jaká je tam ta situace.

Mě by zajímalo, když ty byty nejsou připraveny, sociální byty nejsou stavěny, neprobíhá rekonstrukce nějakých bytů, ty obce, nejen v Praze, třeba prostě ty byty nemají, a my tedy vyřešíme problém s obchodem s chudobou k 1. 1. v zimě, kam my jako strčíme těch 8,5 tisíce dospěláků a těch 5 tisíc dětí, které evidentně jsou v tom celkovém počtu osob, kteří z toho nějakým způsobem na těch nejhorších ubytovnách žijí?

Oni neodejdou někam do sídliště A tohle je třeba řešit.

A mně to strašně vadí, že se tady vede takováhle jakoby až chladná debata o řešení problému, protože prostě pro mě lidi jako nejsou problém.

To je prostě problém. Prostě jsou to všechno lidi. Tak to jsem chtěl jenom dodat. Já také děkuji. A prosím místopředsedkyni Aulickou. Připraví se paní ministryně Němcová.